Banky jsou na to připravené i z hlediska zabezpečení.

V tomto případě by banky mohly samy nahlížet a občan by nemusel tyto dokumenty nosit. Děkuji za pozornost. Přihlásím se v podrobné rozpravě. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy požádám... Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Odnesl to ministr Herman, tak mi nebyl schopen odpovědět na některé otázky.

To je všechno, děkuji. Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout jeden pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že kontrolu způsobu využití agendového informačního systému přímým přístupem podle odstavce 1 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu. A řeknu krátké zdůvodnění. Ochrana soukromí může být prolomena pouze na základě zákona a za podmínek, které stanoví zákon.

Kontrolu v plném rozsahu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu už má zřízené zvláštní kontrolní orgány. Je to především stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky, které je ministr vnitra povinen předkládat nejméně dvakrát ročně a dále případně na jeho žádost veškeré požadované informace o použití těchto prostředků.

Toto nové oprávnění s sebou potom přináší nutnost zavedení mechanismu určité kontroly. S ohledem na výše uvedené se potom jako logický způsob kontroly jeví zavedení mechanismu, který funguje již v rámci jiných řízení.

Navrhovaná změna je technickým doplněním stávající novely, která nijak ekonomicky ani administrativně nezatíží žádného ze zainteresovaných účastníků a může mít pozitivní dopad na kontrolu řádného dodržování povinností při nakládání s osobním údaji. Já vám také děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Pan ministr. Prosím, pane ministře. Já bych rád odpověděl na otázky pana kolegy Klána, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

To znamená, přistupuje se tam přes jiné typy registrů, které registrují ty dejme tomu ucelené celky, o nichž jsem hovořil. Já doufám, že to bylo vše, na co se pan kolega Klán ptal. To znamená, tyto dvě věci jsme schopni tímto způsobem zodpovědět. Pak tam byl ještě dotaz na tu specifikaci, kdo tedy přistupuje, to znamená orgány veřejné moci.

To znamená, v jednotlivých typech zákona je dohledatelné, co je orgánem veřejné moci, a o těch se v těchto registrech hovoří a o ně v těchto registrech jde. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji dvě přihlášky do podrobné rozpravy. První je paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já jsem dva své pozměňovací návrhy odůvodnila v obecné rozpravě a chci se k nim přihlásit. Já vám děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také pozměňovací návrh již odůvodnil v obecné rozpravě.

V § 5a se vkládá nový odstavec 3, který zní: Kontrolu způsobu využití agendového informačního systému přímým přístupem podle odstavce 1 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádný další návrh nepadl, končím druhé čtení tohoto návrhu.